Ale my jsme nedostali nic. A přece pan premiér se vyjádřil, že když to všechno bude spočteno, a já myslím, že už to je přes 40 miliard nebo 45 miliard, tak zkrátka to pošle do Bruselu. Přitom propásl historickou šanci tyhle peníze dostat v rámci předsednictví. Jasně, solidarita, solidarita, to je o boji za české zájmy. Český premiér nebojuje za zájmy našich občanů.

Takže nic jsme nedostali. Tak jaký úspěch?

Ne, ne.

Tam je boj za zájmy těch jednotlivých států a my jsme tohle dělali.

Tady... Tak představte si.

Sprostá stokrát opakovaná lež pana premiéra. Takže, pane premiére, ještě jednou.

Já jsem bojoval za to, aby nám uznali kůrovce.

Znovu to opakuji, ale já vím, že vy to budete znovu opakovat, ty lži.

Ale vždycky jsme říkali, že Evropa musí donutit ostatní státy, aby taky snižovaly emise.

A tady absolutní drzost, že jsem měl údajně Bruselu odkývat všechno, a že jsem nic neprosadil.

Takže si to pojďme říct, pane premiére.

Bojovali jsme za to, aby emisní povolenky byly zrušeny a aby byly zastropovány.

Jak se připravoval na to předsednictví? No, a jaký byl výsledek?

A dovolil jste. Měla ta Hubáčková ten mandát, proč hlasovala pro?